Mohl bych dlouze mluvit o dalších pozměňovacích návrzích, kde říkáme, že třeba dotčené orgány musí dopředu upozornit, pokud budou mít nesouhlasné stanovisko. Zase je to nějaká služba pro toho žadatele, a tak dále a tak dále. Ale tím nebudu zdržovat.

To byla reakce na kolegy. První je územní plánování v samostatné působnosti.

Proto jsem podal tenhle pozměňovací návrh a vím, že to není jednoznačné, že jsou z něj občas možná někdo řekne často do určité míry obavy. Zkrátka nikde nenajdete shodu všech nebo odpor všech. I u tohoto návrhu velká města, velké obce jsou pro, naopak je třeba obava u těch malých, že na to nebudou mít peníze a finance. Rozumím tomu, ale tady pokud ještě nejste rozhodnuti prosím o podporu tohoto návrhu, protože on opravdu dává do rukou do samostatné působnosti zastupitelstev to, aby si rozhodovala o svých územních plánech.

Ten jsem připravil společně s kolegy z Rekonstrukce státu. Tady navrhujeme dvě věci. Za prvé, pokud ta složka nebo kauza, ta jedna akce, žádost, bude někam přesouvána k jinému úředníkovi, tak aby to bylo vidět veřejně, aby to bylo elektronicky kontrolovatelné.

Tady jsem měl textovou chybu, respektive výpadek textu.

Potom do tisku 1009 avizuji legislativně technickou úpravu, která je na žádost Ministerstva zemědělství a řeší problematiku vodoprávních úřadů.

Omlouvám se, já jsem to vlastně řekl špatně, nebude to legislativně technická úprava, ale bude to změna procedury u tisku 1009. Musím to říct, také na pana kolegu Čižinského, proč jsem se do toho pustil, když mě paní ministryně požádala o pomoc se zpravodajováním. Byla to moje osobní zkušenost.

Takhle jednoduchá věc mi trvala více než rok. Děkuji za pozornost a těším se na Martina Kupku. Děkuji.

Změny procedury potom probereme v té proceduře. Děkuji. Já bych tady rád zareagoval na pana kolegu Kolovratníka, samozřejmě prostřednictvím předsedajícího.

Ale není to důvod k tomu, aby se tady dělal centrální moloch, a navíc je potřeba říci, a v tom právě tkví to obří nebezpečí, že ten výklad nakonec budou dělat soudy, a lidé, kteří budou chtít něčemu bránit, tak teď po přijetí toho návrhu půjdou k soudům určitě.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si před vás předstoupit s celou řadou argumentů a s vystoupením, jehož cílem je zabránit vážným problémům, kterým Česká republika bude čelit, pokud by došlo ke konečnému schválení verze stavebního zákona s pozměňovacím návrhem pana kolegy Kolovratníka. Předložím celou řadu zásadních argumentů a vyjádření těch, kteří v tuto chvíli většinově právě stavební řízení zaštiťují. Zároveň, protože je to materie složitá, si dovolím abyste se i v tom vystoupení snadněji orientovali předeslat, že bude mít celkem šest obsáhlých částí.